Já si vážím toho, co odvedla na věci paní kolegyně Válková. Ale přesto se domnívám, že by bylo lépe, aby se ministerstvo a vláda jako celek znovu nad tím zamyslely.

Tuto centralizaci pokládám za nešťastnou. A pak samozřejmě snaha rozhodovat to všechno z jednoho místa, nevytvořit tam alespoň minimální konkurenci a dobře, možná se dneska vedou polemiky o tom, jestli ten který předseda soudu nejmenuje příliš benevolentně, ten který předseda soudu naopak není příliš přísný ve jmenování znalce nebo znalecké kanceláře. Ale ten fakt, že to pak všechno zcentralizujeme na jedno místo a budeme mít pocit, že to bude mnohem objektivnější, já z toho mám velké obavy, já tomu prostě nevěřím. Já celý život věřím na jistou míru konkurence, nevěřím na to, že centralizace na jednom místě je to, co nám pomůže. Z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří původní usnesení Poslanecké sněmovny, bude podporovat rozhodnutí Senátu.

Proto budeme hlasovat proti. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já už jsem tady taky vystupoval v minulých rozpravách. My se snažíme konstruktivně zachovávat podle obsahu návrhu. Pokud jde o tu základní myšlenku návrhu zákona o znalcích, to znamená, aby došlo k centralizaci dohledové činnosti nad znalci, tak to je věc, kterou já absolutně podporuji. Protože ten současný systém, kdy je to decentralizováno na těch soudech, má několik vážných nedostatků, včetně toho, že my jako poslanci nemůžeme řešit ta podání, která dostaneme, a kdy si lidé, novináři, veřejnost, stěžují na to, jakým způsobem v některých oblastech kontrola znalecké činnosti probíhá, nebo spíš neprobíhá. My tady samozřejmě nemůžeme interpelovat logicky předsedy soudu, to by asi opravdu úplně nefungovalo. Ale pokud se ta činnost převede na Ministerstvo spravedlnosti, tak ty věci, podněty, připomínky budeme moct předávat Ministerstvu spravedlnosti, tak aby náležitě vykonávalo dohled nad znalci. Všichni velmi dobře známe, že se znaleckou činností je spojena celá řada úskalí, výhrad, stojí na tom opravdu velké kauzy.

Nám se tam podařilo prosadit i některé věci, které považuji za důležité. Například standard pro určitou úroveň spolehlivosti toho znaleckého posudku, tak aby se to blížilo nějaké vědecké úrovni, aby tam byla jednodušší přezkoumatelnost, tak aby skutečně ti soudci se na to mohli spolehnout a měli jasné vodítko, podle kterého ty znalecké posudky případně přezkoumávat.

Všichni dobře víme, že ty zákony, sněmovní tisky, jsou tak propojené, že si nemůžeme dovolit situaci, že bychom jeden z nich schválili a některý neschválili.

Bohužel se tyto naše návrhy nepodařilo prosadit v rámci legislativního procesu a nyní, když projednáváme vratku ze Senátu, už není možné tímto způsobem zákon opravovat.

My jsme o tom jednali s paní kolegyní Válkovou z ANO.

Ale je opravdu potřeba, aby tady zazněl jasný závazek ze strany, řekněme, té politické části zodpovědné vládní koalice, že tyto věci se opraví, protože jak jsem řekl, máme s tím vážné problémy. A pokud nebudeme mít jistotu, nebo alespoň nějaký rozumný stupeň jistoty, že k té opravě, shodě dojde, tak ten návrh podpořit nemůžeme.

Nevím, jestli tedy mohu vůbec dávat nějaké závazné přísliby. Ale to, co můžu slíbit, že určitě protože vím, o jakou novelu jde, vedli jsme o tom diskuzi. Ani ty nejsou dostatečné, já chápu kolegy.

A to rozhodně nemění.

Budu mít pocit, že vycházím vstříc jedné profesní skupině. A v rámci svých možností, dobrých vztahů s Ministerstvem spravedlnosti si myslím, že k tomu konsenzu v rámci té relativně dlouhé legisvakanční lhůty dojdeme. A tady asi už nemůžu slíbit nic, ale za nás můžu předslíbit, že k takové změně budeme vstřícní. Takže za mě to, co můžu slíbit, a to, co nemůžu slíbit, tak tam je třeba určitá důvěra v politickou kulturu. A i právní.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení další přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se ráda vyjádřila k tomuto balíku bodů, protože opravdu ty dva zákony jsou siamská dvojčata, nelze je oddělit. Netušila jsem, když jsem byla zvolena do Sněmovny, že využiji i svoji původní profesi a sice já jsem vystudovaná tlumočnice, překladatelka.